Zdražování a to všichni vnímáte, slyšíte to od lidí, nakonec pan ministr Blažek to tady řekl minulý týden.

Tak si vyberte. Anebo jediným důvodem změny vašeho názoru byly vládní dresy, jinak si to neumím vysvětlit. Já to tady mívám pravidelně, ale teď mám aktuální.

Toto je bezprecedentní nárůst nákladů domácností, které tyto domácnosti cítí každý den při nákupech, a musíte s tím pracovat, musíte to zohlednit.

A to je to, co my říkáme, a tak jsme vždycky postupovali já určitě, Karel Havlíček, všichni klíčoví ministři.

Proč nebyla svolaná dávno?

Pozdě! Tarif proč většina ekonomického, úsporného tarifu je vyplácena, nebo menšina, ta menší část, je vyplácena tak, jak to schválila vláda minulý týden, letos?

Je to normální?

Včera jste schválili navýšení příspěvku na mobilitu.

Na nich šetříte?

Byla jsem za to kritizována, ostouzena ministrem financí Stanjurou.

Situace totiž není už jenom vážná, ona je kritická. V případě, že se bude vláda Petra Fialy jen pokoušet o celounijní řešení, bude tento proces složitý a časově náročný. Rychlé a efektivní řešení, které bude přijato na národní úrovni, vůbec nebrání souběžným rokováním na evropské úrovni a my jsme připraveni k jakékoliv spolupráci, nehledě na to, že vláda, a to jsem říkala před chvílí, měla už dávno vést tato jednání.

Například Asociace hotelů a to je také dohledatelné ve veřejných zdrojích a restaurací uvádí příklad desetinásobného nárůstu cen za elektrickou energii.